Nebo věcí z legislativy? Tak si to uvědomme, co tady zaznívá za slova.

Muselo to být, tuším, do července. A pak ze strany předkladatele vypadlo, že budeme třetí zemí, která to přijme. Pořád jsme k něčemu tlačeni, že něco musíme, a pak zjistíme, že když se to nepřijme, že se nic nestane. Také děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, popřípadě paní zpravodajky na závěrečná slova. Pan ministr, prosím. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, ten mobil opravdu slouží mnoha věcem, i jsem si do něj udělal poznámky, jak říkal pan kolega Pilný prostřednictvím pana předsedajícího.

A minulé vlády já tady nechci řešit, co bylo minule.

Zatím jsme se ani tam neposunuli.

Co se týká elektronických občanek, předpokládáme, že v září bude v Poslanecké sněmovně. Co se týká občanky jako takové, chápu, že jsou dnes moderní technologie dotykové, které spoléhají na internet. Ale stát musí být přece alespoň částečně konzervativní. Musí to mít nějaký charakter bezpečnosti.

Tak jak tady zaznívá, že vláda se o to nestará, nezajímá, byla vytvořena z popudu pana premiéra vládní rada, která se tím zabývá.

Paní zpravodajka si přeje závěrečné slovo? Není tomu tak. A ještě se zeptám pana poslance Valenty, ten je také zpravodajem. Nemá zájem. V tom případě budeme hlasovat. Prosím tedy paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování, jakkoli to vypadá, že bude relativně jednoduchá. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s procedurou, podle které budeme hlasovat. Za prvé je to návrh technických úprav, ty však ve třetím čtení nebyly předneseny;

c) budeme hlasovat návrh zákona jako celek. Ano. Pokud nemá nikdo alternativní návrh procedury, přistoupíme k hlasování.

Prosím. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je obsažený v usnesení garančního výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj, které jste obdrželi jako tisk číslo 763/2. Děkuji. Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

A nyní bychom přistoupili k hlasování o zákonu jako celku.